Ale říkám, tady prostě trochu koncepčně změnit tu věc.

Děkuji. Reagovat s přednostním chce pan ministr.

Já vám děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat jak na paní poslankyni Schillerovou, tak na pana poslance Králíčka.

A jak jsem tedy zaznamenal veto devadesátky, já bych si dovolil ještě oznámit, že bych tedy navrhoval zkrácené projednání na výborech na 30 dní. Nejsou jasné vazby na Ministerstvo vnitra: ony tam žádné vazby v tuto chvíli nebo po té transformaci nezůstávají.

A budu pokračovat dál. Já jsem se snažil vysvětlit funkčnost nebo té agentury...

Myslím si, že sport nelze chápat jako nadrezortní věc, s kterou musí komunikovat a řešit všechna ministerstva tohoto státu, i když by bylo dobře, kdyby všichni sportovali.

Další otázka, která zde byla ano, současná soustava orgánů řady těch řekněme přidružených firem typu NAKIT, CPSS a dalších podobných, není úplně logická, proto se snažíme o konsolidaci právě těch centrálních agend. Chápu, že i vzhledem k problematice, jakým se obsazují odborné pozice, je atraktivní pro řadu ministerstev mít nějaký takový svůj vlastní NAKIT.

Tak tam bych... možná byl zvolen špatně příklad zrovna, ale i jednotlivé agendy, popřípadě i jednotlivé systémy, jak se tady pan poslanec Králíček dotazoval nejde vzít všechno najednou, převést. Samozřejmě všechny ty systémy, každý ten systém nebo centrální systém, který je analyzován, pak se buď přesune podle toho vyhodnocení, nebo ne.

To je něco, co dávno funguje.

Samozřejmě to může být koordinaci s nějakým rezortem, pokud ta věc se týká specificky nějakého rezortu. 160 nových zaměstnanců: kdybych to chtěl bagatelizovat ale není to tak, tak řekl bych na trhu práce. Nicméně my velmi intenzivně jednáme se sekcí pro státní službu, zejména k tomu, abychom odborníky dokázali obecně zaplatit ve státní správě. To není úplně otázka toho zákona, je to i třeba otázka kultury odměňování.

Odcházejí, nicméně často se stávají zaměstnanci firem, kteří mají na starost komunikaci se státní správou jako budoucí dodavatelé, a knowhow, které mají, je velmi vysoké. Možná ještě k tomu: do konce roku se zpracovává harmonogram převodu jednotlivých informačních systémů. Tady by musela proběhnout ještě reforma v rámci jednotného zadávání informací, takže to je otázka, která... Možná jsem chtěl zareagovat na ještě jednu věc.

Nakonec jsme společnými silami ten zákon schválili.